Důvodem omezení použitelnosti tohoto zákona je zejména to, že nejefektivnějším řešením v reakci na nové výzvy digitální ekonomiky pro současné daňové systémy jsou opatření, která budou prosazována a zaváděna v širokém mezinárodním kontextu.

Děkuji vám za pozornost. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Návrh tedy zavádí digitální daň ve výši 7 % na vybrané internetové služby poskytované v České republice.

Je třeba také říci, že Česká republika dlouhodobě podporuje nalezení společného mezinárodního řešení jednáním na úrovni Evropské unie a OECD, avšak bohužel to ještě nějakou dobu potrvá, přitom tedy přichází tato koalice s vlastním řešením. Jak jsem řekl, návrh zákona zavádí 7% daň u společností se stanoveným obratem ve třech blíže specifikovaných oblastech paní ministryně je tady vyjmenovala.

V případě provedení cílené reklamní kampaně o poskytnutí dat o uživatelích je touto hranicí v obou případech obrat za danou službu v České republice ve výši minimálně 5 mil. korun. Závěrem bych chtěl říci, že předložený návrh je tedy v souladu s programovým prohlášením vlády, která se zavázala aktivně řešit fenomén digitální a sdílené ekonomiky, a účinnost zákona se bude odvíjet od legislativního procesu.

Tolik moje stručná zpravodajská zpráva. Pane místopředsedo, hlásím se rovnou do rozpravy.

Zpravodaj má právo vystoupit kdykoliv, takže prosím, máte slovo a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Ještě jednou děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Pokud se ale podíváme na to, v jaké míře u nás tyto firmy platí daně, tak ty jejich ziskům neodpovídají ani vzdáleně.

Určitě se zde shodneme, že takto nastavený daňový systém není fér, a to jak vůči našim firmám, které zde poctivě odvádějí daně, ale především vůči občanům, kteří drží státní kasu svou prací a spotřebou nad vodou, a to mnohem více než tyto nadnárodní korporace. Nemají totiž takové finanční a personální zdroje, jako mají velké firmy, aby optimalizovali své daňové zatížení. Ještě teď si živě pamatuji, jak jsme byli za tento nápad vysmíváni, a myslím, že nad principem této daně bychom se zde v dolní komoře mohli většinově shodnout. Toho, že je odliv kapitálu z digitálního prostředí problém, jsme si totiž nevšimli jen my. Tento problém reflektuje celá Evropa. Jen prostě společného celounijního řešení jsme se bohužel dosud nedočkali. Proto tato vláda, koaliční vláda, přichází s vlastním návrhem. I proto jsem rád, že nejsme sami, kdo k této dani přistupuje.

Náš návrh na 7% daň se bude týkat jak umisťování cílené reklamy na internetu, tak jí budou podléhat i některé platformy digitální ekonomiky, které se doteď placení daní oklikou vyhýbaly. Zavedení vyššího zdanění digitálních služeb je jednoznačný úspěch sociální demokracie. I když se tomu někteří samozřejmě zasmějí.

Osobně si ale myslím, že bychom neměli tomuto pomyslnému chrastění řetězy ustupovat. Z České republiky odteklo již dost nezdaněných peněz a je třeba tomu udělat také přítrž. Neděláme politiku pro diplomaty, ale pro lidi. Tomu, že chceme, aby hodnoty, jež jsou v naší zemi vytvořeny, byly i v naší zemi důsledně daněny, se nemůže přece nikdo divit, a aby se také tyto korporace na digitálním trhu více podílely na rozvoji České republiky a na růstu životní úrovně našich občanů.

Jsou to prostředky, které můžeme samozřejmě využít na navýšení platů, na valorizaci důchodů nebo na investice. Vážené kolegyně, kolegové, současný stav je ve stále více globalizovaném a propojeném světě jednoznačně neudržitelný a vede ke stále větším a rozmanitějším příležitostem pro vyhýbání se daňovým povinnostem. I proto přicházíme s touto daní. A já bych vás chtěl tímto všechny moc požádat o její podporu. Děkuji za pozornost.